Ano, vidím zde zájem paní místopředsedkyně Richterové. Já jsem, vážené kolegyně a kolegové, sem přišla poděkovat za tu vstřícnost, se kterou to bude projednáno. Chtěla jsem zdůraznit, jak je skvělé, že budeme postupovat v tom zjednodušení vyplácení příspěvků. Roky jsme tady přijímali věci, které zesložiťovaly, konečně zjednodušíme. Jsem ráda, že jsem měla příležitost se na tom osobně podílet, a velice si vážím i práce těch, kteří to velmi narychlo připravovali, protože to byla opravdu velmi intenzivní práce i těch úředníků a úřednic na ministerstvu. Bylo to opravdu pod velkým časovým tlakem. Ještě jednu věc bych ráda zmínila. Dneska je přibližně jen asi 30 % oprávněných domácností, které pobírají, nechávají si pomoci skrze příspěvek na bydlení, takže myslím, že je také důležité si říci zejména třeba pro domácnosti opravdu seniorů, kteří si už nemohou přivydělat, aby se nestyděli, aby si řekli o pomoc, třeba i přes kontaktní centra bydlení, a aby příspěvek na bydlení, který bude jednodušší a bude s ním opravdu méně papírování, využívali.

Takhle je celou dobu koncipován.

Jsem velice ráda za to, že k této změně limitu dochází. Proč?

Já věřím, že do budoucna se nám podaří najít shodu na tom rodičovském příspěvku.

Nicméně nyní jde zejména o to, aby tato novela, tak jak je předložena, prošla, abychom mohli zjednodušit čerpání příspěvku na bydlení, a to je pro mě priorita, abychom opravdu od 1. července toto měli pro lidi co nejjednodušší. Takže ještě jednou velice děkuji za tu vstřícnost a podporu a věřím, že se nám podaří dlouhodobě dořešit i ty další aspekty. Já děkuji. Děkuji moc a děkuji za tu velmi korektní a konstruktivní debatu.

Takže tolik k tomuto komentář.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Děkuji.

Děkuji.

Nevidím nikoho, tím tedy končím obecnou rozpravu a táži se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Paní zpravodajka? Tak nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jakožto výboru garančnímu. Nevidím nikoho.

Kdo tedy souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?